Ale jestli odvolávky v důvodové zprávě mluví o Římském statutu Mezinárodního trestního tribunálu, a co je třeba trestat při předkládání důkazů před Mezinárodní soudní tribunál podle Římského statutu, a z toho se pokouší odvodit trestnost některých věcí v České republice, tak to pokládám za naprosto nesmyslné. Naprosto nesmyslné!

Ale nikdy jsme to nepřikazovali všem osobám, které se účastní trestního řízení. Všechno!

Najednou řekneme, že to je trestný čin?

A přijde obvinění z maření spravedlnosti? Přijde obvinění proti tomu, kdo ten důkaz soudu předložil?

Prostě pokládám to za nesmírně nebezpečné. Není v žádném případě vyřešen vztah...

Ten si myslím, že není vyřešen vůbec.

A myslím, že je to navíc úplně zbytečné, že to je opravdu jenom naschvál, protože odvolávat se na statut římského tribunálu z hlediska svědectví před naším soudem pokládám za úplný nonsens. Tam se možná máme zabývat jako tím, jak kdo svědčí před římským tribunálem, kde tedy mimochodem z České republiky snad ještě...

Děkuji za pozornost. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jen velmi stručně zareaguji na kolegu Bendu. Když jsem říkal, že to je méně kontroverzní a mnohem jednodušší, nemyslel jsem tím, že to nebude vůbec kontroverzní. Je všechno v pořádku.

Já ji nechci snižovat. Je to prostě zásah do trestního práva. A trestní právo nikdy není bezvýznamné nebo bagatelní. To je samozřejmě pravda.

Rozhodně to nemá omezovat normální činnost advokátů. Ale ta činnost musí mít nějakou mez.

A je třeba tomu bránit. Za mě všechno. Určitě to probereme v dalších čteních. Děkuju, pane ministře. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo jiný výbor jako výbor garanční? Není tomu tak. Takže můžeme přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Má někdo návrh na přikázání k projednání dalšímu výboru? Paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych navrhla přikázání do výboru pro obranu a do výboru pro bezpečnost. Ano. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Nejprve budeme hlasovat o návrhu, aby byl tento návrh přikázán k projednání výboru pro obranu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Takže hlasování ukončuji, prohlašuji za neplatné. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Připomínám, že teď budeme hlasovat o přikázání k projednání výboru pro obranu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování číslo 106, přihlášeno 152 poslanců, pro 35, proti 68.